Děkuji, pane předsedající.

Ovšem paní ministryně toto hodnotila, že prostě nechce chodit tolikrát do Sněmovny. Já si myslím, že to není argument, protože nejednáme skutečně o nějaké banální částce, ale o nejvyšším schodku v historii České republiky, o schodku půl bilionu korun. Zároveň si paní ministryně, aby nemusela chodit dvakrát do Sněmovny, respektive jednou navíc...

O tomto rozhodl již Senát, takže tam to skutečně být muselo. Pak jsou tam záležitosti, jako je kůrovcová kalamita a boj se suchem. Pokud to máme brát tak, že je to i podpora zaměstnanosti, tak to můžeme brát také jako dobrý směr. Na druhou stranu, jak už jsem říkala, tak se vědělo, že boj s kůrovcem a se suchem je potřeba opravdu řešit razantním způsobem a že tato položka měla být už v návrhu státního rozpočtu, nebo ty obě položky, v návrhu státního rozpočtu na rok 2020. Samozřejmě také souhlasíme s tím, a tak to říkáme od začátku, že je potřeba rychle dostat peníze do regionů, do investic, do drobnějších, podpořit malé a střední firmy, a to prostřednictvím peněz, které půjdou na menší stavby, na dotace, které byly vypořádány, obce a města mají stavební povolení a tyto stavby mohou být okamžitě realizovány. A tam se také v tom pozměňovacím návrhu pana poslance Babiše objevuje to, že se dají finanční prostředky i na školy a školky. A samozřejmě co vítáme, na výstavbu bytů. Také už o tom tady mnohokrát byla řeč, a to z toho důvodu, že přece jenom nevíme, kde jsou ty konkrétní projekty. Paní ministryně zatím ukazovala jen seznamy, tak doufejme, že to jsou seznamy připravené a že to nebudou investice pouze do dálnic, železnic a silnic, ale že to budou také investice užitečné pro celý region. Dále bych se ráda zmínila o tom, jakým způsobem přistupuje Ministerstvo financí a paní ministryně ke kritickým připomínkám Národní rozpočtové rady. Když Národní rozpočtová rada hovoří o tom, že by vláda měla myslet na udržitelnost veřejných financí, tak to není žádné sprosté slovo.

Že máme, nebo připravujeme důchodovou reformu, že nemáme podfinancované zdravotnictví nebo školství. Takto bych tedy očekávala, že s nějakým nápadem tedy vláda přijde a nebude tedy kritizovat Národní rozpočtovou radu za připomínky, které ministerstvu a nám poslancům sděluje. Co se týče stanoviska k pozměňovacím návrhům opozice. Tady jsem chtěla tedy říci, že někdy neodborné až drzé poznámky v těch stanoviscích, tak to už paní ministryně uvedla na pravou míru, protože k pozměňovacímu návrhu, který se týkal krajů, bylo napsáno, že Ministerstvo financí nesouhlasí, protože nelze rozdávat všechno všem, nicméně už jsem zaznamenala, že stanovisko bylo přepracováno. A nyní mi dovolte, abych se vyjádřila k našim pozměňovacím návrhům.

Jenom připomínám, že argument, že vláda bude toto kompenzovat penězi, 4 mld. na silnice druhých a třetích tříd, tento argument nebereme, a to z toho důvodu, že to jsou peníze, které krajům byly slíbeny, a nemají tedy sloužit jako kompenzace za výpadky příjmů v důsledku některých opatření. Další pozměňovací návrhy míří do regionů, do lokální ekonomiky a na podporu investic, tak aby lidé měli práci v regionech, aby byly podpořeny malé a střední firmy, a směřujeme to opět do dotačních titulů vypořádaných, kde řada obcí a měst zůstala pod čarou ve výši několika miliard korun, projekty jsou připravené.

Samozřejmě nesmíme zapomenout na opravu kulturních památek. Tam je celá řada projektů, které jsou také pod čarou. Je tam velký podíl práce.

Pokud by tento návrh prošel, tak by bylo možné zahájit výstavbu základních škol již letos a následně dokončit. Vážené dámy, vážení pánové, jak jsem uvedla, řada důvodů, o kterých jsem hovořila, nás vede k tomu, že tento návrh schodku ve výši půl bilionu korun, nepodpoříme.